Já se, dámy a pánové, opravdu nechci vracet do dob minulých, které, pevně věřím, jsme naprostá většina z nás rádi, že už jsme překonali. A prosím tedy, abychom to ani v případě této důležité volby nedělali. Prosím pana poslance Berkovce, pana předsedu výboru, aby se vzdal této funkce, a také žádám prostřednictvím předsedajícího zástupce hnutí ANO, aby nám jasně řekli své stanovisko. A ještě k tomu dodávám, aby to nebylo až na závěr, abychom na to už nemohli reagovat. To si myslím, že není fér, pane Faltýnku. Děkuji. Pan předseda Bartoš, připraví se pan předseda Rakušan, přednostní práva. Máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já bych chtěl reagovat, respektive vystoupit se dvěma body k tomuto jednání. První, a zaznělo to tady od několika předřečníků, skutečně jdeme volit zástupce do rady veřejnoprávního média.

Takže to zaznělo jako podmínka.

To je první část, kterou jsem chtěl říct. Druhá část, ta si myslím, že je podstatná, a tady už zaznělo od některých mých předřečníků, zejména tedy od hnutí ANO, že ta volba je potom dle toho vědomí a svědomí a že se ten člověk bude rozhodovat a že toto je nějaké doporučení, kterým se nikdo nemusí zabývat. Já to beru, je to vaše odůvodnění. Spousta lidí vydrží hodně, i ten tlak třeba veřejný. A mě vadí, že při každém hlasování, kde my někoho volíme, se tady věší bulíky na nos občanů. Veřejnou volbu.

No ony jsou volby veřejné, ale vždy tady vystoupí pan předseda Kolovratník a dá návrh pro tu volbu tajnou. A pak všichni zahlasují, většina podpoří volbu tajnou, my hlasujeme pro volbu veřejnou, tudíž proti tomu návrhu tajné volby.

Takže když tady zaznělo, že člověk, teda volí, protože si za tím stojí, a nějaký takový pamflet, nebo řekněme soupis vlastností kandidáta, ať kladných, či záporných, to nemůže ovlivnit, pojďme tedy si říct nahlas a já bych tím chtěl vlastně navázat na to, co řekl pan premiér Babiš v souvislosti s panem Křečkem pojďme tedy hlasovat proti návrhu komise na volbu tajnou, tím pádem to bude volba veřejná a my se můžeme podívat, jestli ta doporučení, která byla v dopise pana poslance Berkovce, platí, nebo ne, jestli se volí ti lidé podle kompetencí, nebo podle toho kritéria je vstřícný k hnutí ANO, popřípadě k premiérovi České republiky. Piráti jako vždy budou hlasovat proti návrhu, který zde předložila komise, návrhu pro tajnou volbu, protože jednací řád předjímá, že ta volba je veřejná. Chtěl to i premiér, já jsem rád, že v některých věcech najdeme shodu a můžeme panu premiérovi vyhovět. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já už nebudu opakovat mnoho řečeného, protože bych mohl podepsat slova svých předřečníků kolegy Stanjury, kolegy Výborného, kolegyně Pekarové.

A tak bychom mohli pokračovat a pokračovat. Tedy v tom seznamu se nám kromě těch kádrovacích posudků jako vystřižených z bývalého režimu ještě říká přece úplně jasně jedna věc: hnutí ANO se snaží navolit Radu České televize tím způsobem, aby bylo odstřeleno současné vedení České televize.

Vy už dopředu říkáte, jaký je váš postoj. Už dopředu odhalujete svoje politické kroky, a ty jsou prostě jasné: My chceme, aby skončil současný ředitel České televize. A ti lidé to musí říct dopředu, jasně se tak vyslovit předtím, než dostanou od hnutí ANO nějakou svoji důvěru. To je prostě ten váš kádrovací přístup. Takže kromě těch posudků, že někdo s někým žije a kamarádí se se zástupcem Milionů chvilek, a proto je pro nás nedůvěryhodný já nevím, jestli vám z toho neběhá mráz po zádech, mně ano, vám asi ne, asi je to váš běžný pracovní postup, takhle mezi sebou v hnutí ANO pravděpodobně komunikujete.

Opravdu skvělé informace. Nevím, kde jste je všechny dohledal. Máte je mnohem lepší než my všichni ostatní.

Jestli je toto základ vaší politiky, tak prostě vybočujete ze zákona, protože Rada České televize má kontrolovat řádné fungování České televize a nemá sloužit k tomu, aby odstřelila jejího ředitele. Děkuji, pane předsedo. Faktickou poznámkou bude na vaše vystoupení reagovat pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo. Já se omlouvám. Něco jsem slíbil, ale na to se opravdu nedá nereagovat. Prosím vás, zájmem pane ředitele Dvořáka je, aby dostal co největší odměny. Tato rada mu je dala, přestože víme všichni, že hospodaření České televize je skrytě deficitní. Takže my nechceme lidi, kteří budou zastupovat zájmy pana Dvořáka, aby dostával odměny, přestože hospodaří špatně.

Prosím vás, to není nic osobně proti panu Dvořákovi, ale je to proti zájmům ekonomickým jeho rodiny a jeho manželky. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Možná už jste měl, vaším prostřednictvím, pane předsedající, dodržet, pane kolego Plzáku, své předsevzetí a nemluvit, protože svým vystoupením jste jenom potvrdil, že tady jde o osobu pana ředitele Dvořáka. Pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou.